No tak to už jsem říkal.

Ale taková je prostě realita. No, bohužel. Bohužel Sněmovna má složení takové, že tady má většinu stran, které odmítají demokracii.

Takže samozřejmě to tak prostě je.

My tady jasně uvádíme, že rozhodnutí přijatá v referendu jsou závazná pro všechny orgány i osoby, včetně Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, a jejich změna nebo zrušení jsou možné pouze na základě rozhodnutí v referendu. Vláda rozhodnutí přijaté v referendu v rámci své působnosti provede nebo zajistí jeho provedení.

A dnes odpoledne, dneska chcete projednávat tuto smlouvu ve Sněmovně.

Ale ten migrační pakt je taky nějaká mezinárodní záležitost. Takže v každém případě by bylo dobré, kdybychom společně prohlasovali ten zákon o referendu a kdyby se k nám přidali třeba Piráti. Vlastně ti, když se přidají, tak to nestačí. Ale ne, to nemyslím nějak špatně.

Nebo je?